Takže budeme nepochybně i jenom z tohoto důvodu třeba pod průměrem, i kdybychom jinak byli v tom čistém srovnání průměrní. Druhá věc. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já děkuji za slovo.

Já na to velmi důrazně upozorňuji i ve svém proslovu, ke kterému už se dnes asi nedostanu, ale určitě příště, a chci jenom říct, že my jsme byli ujišťováni samotným panem ministrem práce a sociálních věcí, ale i jinými členy vlády, a mimo jiné také samotným panem premiérem, že změny v důchodovém systému se nebudou týkat lidí starších čtyřiceti pět let. Mě by velmi zajímalo, pane ministře, jestli byste se k tomu mohl vyjádřit, z jakého důvodu jste tedy od toho ustoupili, a v podstatě ty změny, na které velmi spěcháte, ještě navíc, tak se dotknou i těchto lidí, kteří třeba mohli opravdu už plánovat odchod do předčasného důchodu někdy v příštích měsících a kterým se takto vlastně posune? Já opravdu neznám jediný důvod, který by byl natolik důležitý, aby něco podobného vyvolal. Tak jestli byste byl tak hodný a mohl se k tomuto vyjádřit, proč jste k tomu přistoupili? Děkuji. Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Já děkuji za slovo, paní předsedající.

A teď mám to je moje oblíbená kdy nám zákony mají nabývat účinnosti? A už máme další v řadě zákon, který nám bude nabývat účinnosti v září.

Vidím, že pan poslanec Jakob se směje ono je to směšné tedy, opravdu mě to moc k smíchu, pane Jakobe, prostřednictvím paní předsedající, nepřipadá. Takže jste si udělali z jednacího řádu trhací kalendář a že už ani Sbírka zákonů vám nic neříká, to už je na mě síla. Hlavně že dbáte na to, aby byla řádně naplněna legislativa a legislativní pravidla prací. Děkuji.

Já si myslím, že ne.

Takže to jste asi nechal na mě.

Také děkuji. Prosím. Děkuji za slovo.

To je přesně země, ve které se platí nemocenské pojištění i v důchodu, a stejně tak důchody podléhají dani z příjmu fyzických osob. Ale já ještě dopovím jednu věc, kterou jsem minule nestihl, proti které bych se chtěl ohradit velmi výrazně. Já si myslím, že to určitě nenastane, protože nastavení valorizací, které je, pořád plně pokrývá inflaci a část růstu reálných mezd. Takže pokud tohle platí a to platí a to v tom zákoně je, to, myslím, nemůžete říct, že to neplatí, tak z toho logicky vyplývá, že životní úroveň budoucích důchodců se bude zvyšovat. Nebude se snižovat, bude se zvyšovat. Děkuji. Prosím.

Takže tohle to srovnání samozřejmě existuje a ty tabulky jsou známé a ty důchodce ale zajímá, co si za ten důchod koupí, a to je taky mnou zmiňovaný spotřební koš, který je stanoven WHO, není o čem diskutovat, tam se pozná, co si ten důchodce koupí ze svého důchodu, a na ten spotřební koš na rok spotřebuje náš důchodce 24 % a státy té první ligy, které jsou bohaté státy, ale také drahé státy patří tam například Norsko, Švýcarsko, Spojené státy tak těm stačí kolem 13 %. A to, co se tady děje s tou inflací, zdražováním, s energiemi, tak uvidíme a budeme účtovat zhruba za rok, kam se dostaneme a jestli skutečně budeme bohatnout a jestli si skutečně náš důchodce za rok koupí víc. Já děkuji.